Seděli a mlčeli.

Rozumím tomu. Plakat nebudu, ale musel jsem to říct. Ano, je to rychlé. Nemůže to být, jak jsem říkal...

Opravdu si myslím, že to je názor chybný a že vede... A ať se na mě paní poslankyně Schillerová zlobí, nebo nezlobí, aby bývalá ministryně financí u řečnického pultu řekla, že se Česká republika blíží k okamžiku platební neschopnosti, je nehoráznost. Nehoráznost! To nemá s politickým soubojem vůbec nic společného, to ohrožuje zájmy České republiky jako celku. Omlouvám se, byla ukončena obecná rozprava, faktické poznámky již nejsou možné.

To nebylo narychlo. To si nejsem teď úplně jistá. No a, pane ministře, vy tedy vlastně říkáte: Ceny jsou teď tak hrozně nízké, tak nízké, že je prostě musíme zvýšit tak to je tedy pecka. To jste tady řekl několikrát za dnešní den.

Ale u bank se podmínky nezměnily a měl jste odhad 33 miliard. Nevyberete ani miliardu podle vyjádření největších bank, které se k tomu vyjadřovaly. Jak vyřešíte díru ve Státním fondu dopravní infrastruktury? A tak můžu pokračovat. Odpovědi nikdy nezískám. Říkáte do médií: Počkejte si na rozpočet. Uvědomte si, že vy jste povinen se zodpovídat této Poslanecké sněmovně, jste povinen odpovídat na naše dotazy, a neodkazujte mě, prosím, na čtvrteční interpelace, kde mám dvakrát dvě minuty. Děkuji.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Nikoho nevidím.

Kdo je proti? Hlasování číslo 31, přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Prosím, pane poslanče. Děkuji panu předsedovi hospodářského výboru za pokyn mimo mikrofon. A vidíte, a teď opravdu věcně, není to žádná opoziční obstrukce, 90 nebo 80 % té debaty bylo o dopravě, ať už o soukromých dopravcích, jako je ČESMAD, nebo o veřejných dopravcích, tedy o tématu hospodářského výboru. Opravdu slušně, kolegiálně vás, kolegové z koalice, prosím, abychom toto přikázali i do výboru hospodářského, kde možná i mimo mikrofony jsme schopni trochu bez emocí a věcně se této problematice věnovat a prodiskutovat ji. Také děkuji. Pan poslanec Kolovratník navrhl... Pan poslanec Kolovratník navrhl jako další výbor výbor hospodářský. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nikoho takového nevidím. V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů, první návrh byl zavetován.

Končím projednávání tohoto tisku.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem vyslovili souhlas již prvním čtení.

Prosím. Ano, ano.